Protože ta asociální politika, to je opravdu šílené. Pokud se máme bavit o nějaké změně valorizačního schématu do budoucna, pak jedině o tom, že zvyšování důchodů bude spravedlivě probíhat všem jejich příjemcům o stejnou finanční částku, tedy ze stejného základu.

A právě zrovna ty nejnižší důchody do těch 18 000, do těch 19 000, tam je ten z mého pohledu největší problém, protože za ty důchody se samozřejmě vůbec nedá vyžít. Samozřejmě.

Teď v tomto okamžiku.

Protože pro vás není prioritou český občan.

Některé naše pozměňovací návrhy pak jdou ještě mírně nad tuto částku. A všechny naše návrhy zároveň poskytují vyšší valorizaci důchodcům s nejnižšími a podprůměrnými příjmy. Vyšší valorizaci.

Zasláním vládního návrhu zákona do pseudopřipomínkového řízení v délce jednoho dne není ani naplněn požadavek příslušného ustanovení zákoníku práce, podle kterého se návrhy zákonů týkající se důležitých zájmů pracujících projednávají s příslušnými odborovými organizacemi a s organizacemi zaměstnavatelů.

A my tomu tady bráníme. Neprojednání navrhované právní úpravy Legislativní radou vlády navíc znemožňuje zodpovědné posouzení její ústavnosti, zejména pokud jde o nerespektování legitimního očekávání na straně důchodců týkajícího se výše zákonem stanovené valorizace jejich důchodu, jehož zásadní význam zdůraznil v minulosti Ústavní soud v řadě svých nálezů. Jediným skutečným cílem tohoto návrhu, a je to neskutečná hanba, je snaha neschopné a škodlivé Fialovy vlády o snížení letošního schodku státního rozpočtu, který si navíc vláda sama vyrobila.

Jenom tam to na úvod stálo, jestli si pamatuju dobře, 72 milionů korun, už jenom ty úvodní platy a ty výdaje, auta s řidičem, sekretariáty, všechno. Dodnes nevíme, co vlastně ti ministři přesně dělají.